Budu konstatovat omluvy, které jednotliví poslanci a členové vlády předložili předsedovi Poslanecké sněmovny.

Takže na interpelace tady bude. To jsou všechny omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny do dnešního rána, a budeme pokračovat.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, dobré ráno, kolegyně a kolegové.

Tyto body tedy navrhuji vyřadit, to je jeden návrh. Druhý návrh. Navrhuji zařadit dnes po písemných interpelacích, tedy v 11 hodin, pevně bod 24, sněmovní tisk 135, což je vládní návrh zákona o elektronických komunikacích, a po něm bod 26, sněmovní tisk 213, což je návrh zákona o prekurzorech výbušnin.

Současně si dovoluji navrhnout, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. i po 21. hodině.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové.

Jsou to prvá čtení zákonů.

Důvodem je samozřejmě možnost, abychom to mohli projednat potom rozpočtovém výboru. Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Volný. Dobrý den, zdravím všechny.

Je to bod číslo 20, sněmovní tisk 179, novela zákona změna zákonů o finančním trhu, bod 21, sněmovní tisk 209, novela zákona o auditorech, a bod číslo 22, sněmovní tisk 216, novela zákona o investičních společnostech a fondech.